Vážený pane předsedající, já jsem chtěl panu ministrovi financí říct, že třeba v Portugalsku se pravicová strana jmenuje sociální demokraté, prostě z různých historických důvodů, a ta levicová jsou socialisté a že prostě nezáleží na tom, co o sobě řeknete nebo jak se pojmenujete, ale pravicoví jste tehdy, když děláte pravicovou politiku, která má určité charakteristiky. Vy jste se tady přihlásil k tomu, že jste pravičák se sociálním cítěním.

A pak jsou tedy jenom dvě možnosti: buďto jste jako pravičák v této vládě fatálně prohrál a dovolil jste sestavit rozpočet, který je levicový, anebo, a k tomu bych se přikláněl já, žádný pravičák nejste, používáte to pouze v rámci své populistické politické propagandy a jste normální levicový populista, který se přidal k představám sociální demokracie, jak má rozpočet vypadat. Na tomto rozpočtu, a to jsem tady přesvědčivě ukázal, není pravicového vůbec nic: zvyšuje deficit v době konjunktury, rozdává, zvyšují se běžné provozní výdaje na úřadech, účelově se dotují některé věci, nešetří se, není to rozpočet, který má parametry pravicového rozpočtu. Mnoho z nás vám to tady řeklo.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Vojtěch Filip. Faktické poznámky mají přednost, pane ministře. Přednostní právo po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče. Pěkné odpoledne, kolegyně a kolegové. Já chci trošku odlehčit atmosféru v sále tím, že chci říct, že zanedlouho společně oslavíme první výročí jedné důležité události a to je první výročí od momentu, kdy pan ministr Babiš v této sněmovně přednáší soustavně, opakovaně a neustále jeden a tentýž projev.